489.

Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo. K tomuto návrhu zákona pouze ve stručnosti. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, přeneste své dialogy do předsálí. Nerušte vystupující!

Cílem předkládaného návrhu zákona je omezit kontakt klientů na úřadech práce, a tím pádem ochránit jejich zdraví i zdraví zaměstnanců úřadů práce. Konkrétně se jedná o překlopení dávek u přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a také příspěvku na péči. Zdůrazním, že se to netýká nových žádostí, to znamená lidé, kteří se nově ocitli v nouzi, si mohou i nadále požádat o přiznání dávek. Jedná se o technickou úpravu, a proto vás, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, žádám o schválení tohoto návrhu zákona. Již jsme si tyto úpravy minulý rok dvakrát absolvovali, to znamená, jedná se i o známou věc. Velmi děkuji. Děkuji vám, paní ministryně. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1172/1.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně už tento návrh odůvodnila.